Stála 830 milionů korun.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat krátce na pana ministra Válka. Ale vy tady říkáte, jak s námi chcete spolupracovat. Já se upřímně divím a nedokážu si představit a nejsem teda lékař, nemusím s vámi spolupracovat, ale já, kdybych byl doktor, náš doktor, tak si tu spolupráci s vámi vůbec nedokážu představit. To byla poslední faktická poznámka...

Minulá vláda samozřejmě také měla někdy politického náměstka, jednoho.

A já bych se pana ministra pro místní rozvoj chtěla zeptat, protože Ministerstvo pro místní rozvoj zrovna není veliké, tak jsem se koukala, v současné chvíli má tři politické náměstky, asi pět ředitelů sekcí, kolikrát byl v tom našem strukturálně postiženém kraji a jak tam teda řešil dostupnost toho bydlení a všechny následující věci? Já znovu říkám, že tato vláda prostě nejezdí do těch regionů, v našem strukturálně postiženém nikdy ještě nebyla. Říká se, že když tam byl pan prezident, tak přece nebudou kopírovat pana prezidenta, ale já si naopak myslím, že by do těch regionů jezdit měla. A hlavně vnímám, že když tady máme na stole konsolidační balíček, daňový balíček a říkáte, že tedy je úsporný, tak by především ta vláda opravdu měla začít od sebe. A nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan ministr Síkela.

A znovu opakuji, že někdo, kdo si koupí inflační dluhopis za 100 tisíc korun, není drobný střadatel. Já nepopírám, že jsou určitě lidé, kteří si za 100 200 tisíc nakoupili. Já znám spoustu lidí, kteří si nakoupili ve velkém.

A ten argument byl taky pro nás to byl výhodný produkt, tak jsme ho nakoupili. Já prostě říkám, že ten produkt byl špatně nastaven, že jste ho špatně nastavila jako bývalá ministryně financí, paní poslankyně Schillerová, a že prostě se to státu nevyplatilo, respektive státu, nevyplatilo se to daňovým poplatníkům, kteří museli platit velmi vysoké úroky lidem, kteří tyto výnosy nepotřebovali.

Kteří to byli členové? Proč to tam nenapíše?

A z vládní koalice! Byl tam školský výbor, byl tam zdravotní výbor a byly tam další! Jako a před jakýma... Kde se tam všude fotili. Děkuji.

Ano, policie Babiše vyšetřuje. Tak jak Finanční správa vyšetřuje jenom Babišovy firmy, tak Babiše vyšetřuje policie. Protože Babiše se potřebují zbavit, protože Babiš nemá koaliční potenciál. Děkuju.

To je, jako kdybyste řekl, že příspěvky na stavební spoření ten, kdo nemá, tak vlastně přispívá tomu dalšímu. A spoustu podobných věcí.

Zkuste taky něco udělat takového pro lidi. A pak se tím trošku pochlubit. Děkuju.